Téměř všichni Syřané přitom dostali dočasný azyl, který jim dává možnost zapojit se na pracovním trhu takřka okamžitě. Pokud se zdá být někomu tento průzkum překvapivý, pak je to neštěstí naší politické korektnosti, protože dlouhodobě sbíraná data jsou jasná. Berlínský senátor a ekonom Thilo Sarrazin si dal práci a porovnal a analyzoval stovky německých i evropských statistik. Dovolte mi citovat jeho závěry.

Dále muslimská komunita se vyznačuje nadprůměrnou kriminalitou, od jednoduché násilné pouliční kriminality až k účasti na teroristických aktivitách. Všude se předpokládalo, že migranti postupně přijmou evropské hodnoty, jako demokracie, kulturní a náboženská svoboda, a během jedné či dvou generací se rozdíly mezi migranty a Evropany rozplynou. Ale stal se opak.

Neplatí paralela, že také Evropané migrovali a bylo to pro hostitelské země pozitivní.

Shrnuto problém není člověk, který přijde individuálně stavět na evropských hodnotových kořenech, ale nepřekonatelný problém je ten, kdo tyto kořeny nemůže respektovat například z náboženských důvodů, nebo je dokonce přichází vytrhat. Zajímavé je, že k nám do České republiky roste počet migrantů právě z Evropské unie a hlavním důvodem je bezpečnost. Mladí lidé ze západní Evropy k nám prchají před muslimskou agresí. Z celé Evropy prchají také Židé do Izraele, a to dokonce v největším počtu od druhé světové války, opět z důvodu muslimské agrese.

Dámy a pánové, jsme svědky druhé migrační vlny, ale jiné, než si většina z vás představí. Migrační vlna občanů Evropské unie. Stačí jediné abychom nedovolili, aby se v naší zemi začala vytvářet ghetta nepřizpůsobivých migrantů z Afriky nebo muslimských zemí.

Neexistuje západní země, která by dokázala úspěšně muslimskou migraci ustát.

Sýrie je totálně rozbitá země a bude potřebovat tisíce lidí, kteří znovu postaví domy, silnice, vodovody, kanalizaci a tak dále. Nikoli jakékoli migranty trvale usazovat na území České republiky, jak dělá tato vláda. Omlouvám se, že vás přerušuji, pane kolego. Uplynulo deset minut. Podobnou potřebu, tedy mít více kvalifikované obyvatele, má myslím většina zemí, z nichž migranti přicházejí.

Tedy nevychovávat si tady další vrstvu lidí závislých na dávkách, ale kvalifikovat dělníky, kteří budou mít dobré šance pomáhat u sebe doma, tedy spojit čerpání peněz s povinností reálně se učit pracovat a s povinností pracovat a následně povinně odjet zpět domů. To je myslím řešení, které by mohlo být prospěšné pro migranty, tak pro Českou republiku. Dále je nezbytné vypořádat se s ubytováním většího množství migrantů, přičemž znovu zdůrazňuji, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje odpočátku a stále osamoceně zde v parlamentu nulovou toleranci nezákonné imigrace. Vycházíme však z faktu, že vláda se již rozhodla proti vůli občanů přijmout první tisíce afrických arabských migrantů.

Je nepřijatelné, aby větší masa migrantů opanovala ulice měst tak, jako to nyní chystá vláda. Tady moc dobrých řešení není. Nikoliv města, tak jak vláda plánovala letos v Benešově a v Králíkách.

A znova zdůrazňuji, že my v našem hnutí SPD jsme proti jakékoliv migraci. Zastáváme nulovou toleranci nezákonné migrace do České republiky a zároveň prosazujeme i zákaz islámského práva šaría a džihádu na území České republiky. Ale to už jste nám vloni tady ve Sněmovně zamítli. Nejlepší nelegální migrant je žádný migrant. Dovolím si proto na závěr navrhnout usnesení Sněmovny, které by zavázalo vládu problém důkladně analyzovat a připravit řešení.